Já bych s dovolením reagoval na pana poslance Nachera. Je to přesně, jak on říká.

Tento zákon nadále platí, zůstává v platnosti, takže pokud se opiju do stavu, že budu ohrožením pro ostatní lidi, tak to i nadále zůstává protizákonné. O čem se nyní bavíme, je nastavení hranice v zákoně o vnitrozemské plavbě, a to je, že člověk dostane pokutu, aniž by něco provedl. Pouze na základě toho, že nadýchal určité množství. Děkuji.

Podnapilí, samozřejmě.

Ale proč o tom mluvím? Budeme pokračovat tím, že zavedeme zákon, který zakazuje pít chodcům? Protože jsou účastníky silničního provozu? Abychom se opravdu nezbavili těch posledních svobod, které ještě máme.

Já rozumím tomu, co říkáte. Ale když do vás narazí někdo, kdo nebyl opilý, tak ne? Naprostá většina nehod, a teď je jedno, jestli na vodě, nebo na silnicích, nevykazuje požití alkoholu. A stejně se to děje. Končí mi čas, takže budu končit. Ale jenom znovu apel na závěr. Neomezujme, nezavádějme pravidla tam, kde nejsou vymahatelná a kde se dotýkají osobních svobod, aniž by narušovala svobodu těch druhých. A máme tu dvě nové čerstvé faktické poznámky.

Vážené dámy, vážení pánové, já se trošku omlouvám, ale poznámka kolegy Nachera prostřednictvím pana předsedajícího mě také nemůže nechat chladným.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Další faktická, pan poslanec Zahradník, poté chce reagovat pan poslanec Nacher.

Já si myslím, že bychom měli být rozumní a ten návrh, který pan kolega dává s naší podporou, podpořit.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Já jsem se jenom ozval na to, že jeden poslanec nepochopil slova našeho kolegy Nováka ohledně připojištění.

A zároveň jsem řekl, že já tady nejsem a nehoruji za tu regulaci. Nahrává se to, zapisuje se to, tak stačí to jenom trochu vnímat. Děkuji. Konec faktických poznámek. Nikoho nevidím, že by se hlásil, obecnou rozpravu končím. Byla vyčerpávající, věřím.

Vážené kolegyně a kolegové, já bych se tímto znovu chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 157, který je veden jako dokument pod číslem 1512.

Děkuji za případnou podporu tohoto návrhu. Děkuji. Další do podrobné rozpravy pan poslanec Bartoň. Děkuji.

A druhý pozměňovací návrh k jeho pozměňovacímu návrhu se týká toho, že číslo 0,5 bylo změněno na 1.